Já jsem přesvědčen, že takto, a to není otázka osobního přesvědčení, to je otázka dokonce platných zákonů, že takto se při přípravě rozpočtu postupovat nedá.

Ale ten postup prostě musí být jiný, musí být opačný. Nejprve musí Sněmovna schválit novelu horního zákona, určit tím pádem onen mechanismus, jak tato úhrada vzniká, a teprve potom můžeme rozpočtovým opatřením v průběhu roku provést něco takového jako navýšit, a už na základě legitimního rozhodnutí a konkrétní, nějaké racionální konstrukce, tento poplatek.

Nebude platit žádné pravidlo, každý si tam bude moct nastřelovat částky, jak se mu zlíbí, vypovídací hodnota bude nulová. Proto si myslím, že bychom napříč politickým spektrem na dodržování toho principu, až budeme rozhodovat o pozměňovacích návrzích, měli v každém případě trvat. Úplně jiná otázka je, jaké potom zaujmeme politické stanovisko, až tady bude horní zákon a bude tam navržena ta či ona úprava toho příslušného poplatku. Čili na závěr svého vystoupení se stručně a věcně hlásím k pozměňovacímu návrhu 1745. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kádnera, připraví se paní poslankyně Hnyková. Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, zkusím navázat na pana kolegu Novotného. Rád bych představil úpravu státního rozpočtu, kterou budu navrhovat. Chci napravit neuvážené kroky ministrů Mládka a Babiše, které by měly velmi negativní dopad na občany a obce zejména v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Za posledního půl roku se však částek objevilo několik. Původně se počítalo dokonce i s desetinásobkem poplatku a dodnes se ministři Babiš a Mládek na výši poplatku nedohodli. V připravované novele zákona jsou nastaveny podmínky tak, že veškeré zvýšení příjmů půjde do státního rozpočtu a obcím v severních Čechách zůstanou jen negativní následky.

Všechny tyto negativní kroky se projeví v obcích, protože ty z toho nic nezískají. Je naprosto nepřijatelné, aby se kroky s tak závažným dopadem na ohrožené regiony dělaly bez řádné debaty a bez mapování dopadů. Původně bylo slíbeno, že se v rámci zákona jasně vypočítají dopady na regiony, že se udělají takzvaná hodnocení dopadů regulace RIA. Jako starosta z obce Nové vsi v Horách, jedna z obcí Ústeckého kraje, která je těžbou hnědého uhlí dotčena, jsem vysoce znepokojen, že vláda dělá vše za našimi zády. Argumentace, že obce, které teď dostávají od těžařských společností peníze určené zákonem, nám nestačí, protože je plno dalších obcí, které nejsou v tom započítané. A my jsme právě chtěli rozvíjet debatu o tom, aby se ty peníze opravdu jasně a spravedlivě rozdělovaly.

Ve vztahu ke státnímu rozpočtu je problém, že se zvýšením příjmů z hnědého uhlí počítá již v rozpočtu na rok 2015. Novela horního zákona je přitom pouze v meziresortním připomínkovém řízení a ještě ji zdaleka neschválila vláda, natož aby se jí zabýval parlament. Je zcela jasně proti rozpočtovým pravidlům, aby se v příjmech počítalo s prostředky, ke kterým ještě zdaleka nejsou schváleny zákony. Já v tom vidím snahu, že si ministři chtějí pojistit výsledek přijetí novely horního zákona.

Já říkám tomuto řešení jasné ne. Nemůžeme schválit rozpočet, když k němu ještě nemáme schválené zákony. Je třeba říci, že si toho již všimli poslanci hospodářského a rozpočtového výboru. Rozpočtovou kapitolu Ministerstva průmyslu právě kvůli tomu neschválili. Proto navrhuji, abychom vyškrtli tyto plánované prostředky ze státního rozpočtu, a umožnili tak řádné projednávání horního zákona i přijetí řádného státního rozpočtu bez skrytých faulů na obce v krajích, které už tak mají těžkou situaci.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

Za prvé výnos z vydobytých nerostů lze změnit pouze vyhláškou. Nemusí být žádná novela zákona. To aby bylo jasno.

Potom byla velká debata. Jako je to skutečně skandální, že jsem si dovolil pro stát... protože to uhlí patří státu, bych vám chtěl připomenout, to patří nám, státu.

Skandál! Bude se propouštět! Odbory! Klasický scénář. Nakonec jsme se domluvili s panem Mládkem na dvojnásobku.

A nebude se propouštět.